Takže kdybyste chtěl zdůvodňovat fér, tak byste měl teď ještě vystoupit a říci: já jsem přesvědčen a mám důvod se domnívat, že policie nekoná tak, jak má, státní zastupitelství nekoná tak, jak má, a proto vás žádám, kolegové, abyste zřídili parlamentní vyšetřovací komisi. To by mělo svůj smysl. Ale pokud nemáte tyhle důvody, a já jsem na rozdíl třeba od Opencard nikdy nezaslechl, že v případě Blanky by policie nebo státní zastupitelství nekonaly tak, jak mají, to znamená standardní instituce fungují, tak nevidím důvod, proč by tady měla být zřízena nestandardní instituce. Ten jediný důvod je alibismus vaší neschopné primátorky. Žádný jiný důvod tady není, protože jinak ty instituce tady existují a fungují. Dále k pořadu pan poslanec Laudát. Zeptám se pana poslance Plíška to je žádost? Ano, tak vás registruji hned po panu poslanci Laudátovi. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dávám návrh na zařazení bodu, který se jmenuje Situace v přípravě projektu systém elektronického mýta po roce 2016. Aby poslanci ANO neměli ujímání z mých dlouhých projevů, pokusím se zkrátit zdůvodnění.

Elektronické mýtné bylo přirovnáváno, já jsem sám ten příměr použil, k Openkartě. Jestliže na Openkartě někdo vyvařil a vyhodil 1,5 mld. veřejných financí, resp. obecních, tak tady to může být zhruba stejná částka každý rok po celé období tohoto projektu.

Kolegyně a kolegové já se omlouvám panu poslanci Laudátovi , poprosím vás, abyste se usadili do svých lavic jak vlevo, tak vpravo. V případě, že máte něco... Pane poslanče... Děkuji. Ne, to nebylo na vás. Jenom upozorním pana poslance Laudáta, že už platí ustanovení o pěti minutách na odůvodnění návrhu ke změně pořadu.

Pan poslanec Plíšek. Ještě než vystoupí, tak se současně omlouvá od půl třetí do půl páté z pracovních důvodů.

Jde o novelu zákona o regulaci reklamy, která upravuje marketingové vztahy farmaceutických firem vůči lékařům a lékárníkům a také takzvanou kongresovou turistiku lékařů a lékárníků. Tento návrh podepsali zástupci téměř všech poslaneckých klubů. Já vás žádám, abychom ho zítra v rámci opozičního okénka odpoledne zařadili pevně jako první bod, tisk 391. Také děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ještě pan poslanec Kolovratník. Pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já se na vás tradičně obracím s návrhy z volební komise s prosbou o pevné zařazení volebních bodů na tento týden. Těch volebních bodů je trochu více, takže i zde prosím o pozornost. Nejdříve žádáme o tři body, které jsou v podobě druhých kol jednotlivých voleb z poloviny března. Jsou to druhá kola voleb předsedy vyšetřovací komise D47, dále jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu a devíti členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Zároveň bych rád požádal o zařazení čtyř nových volebních bodů za výše uvedené a to jsou body volba předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře, návrh na jmenování osmi členů Kontrolní rady Technologické agentury, návrh na jmenování osmi členů Kontrolní rady Grantové agentury a konečně poslední je návrh na volbu tří členů Rady Státního fondu kinematografie. Ano, děkuji. Pokud se dále nikdo nehlásí, tak se budeme muset vypořádat se všemi návrhy, které zde padly, a to hlasováním.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní jednotlivé návrhy, jak byly přednášeny v rozpravě.

Kdo je proti?